Pane premiére prostřednictvím pana předsedajícího, oba dva se pohybujeme už několik let ve vrcholné politice a oba dva víme, že tohle není legrace. Oba dva víme, že to, co se objevilo na twitteru vašeho prvního místopředsedy vlády, je pro politickou kulturu a stabilitu politiky v České republice při vší úctě k vašim vládním návrhům zákonů důležitější než cokoliv jiného. Jak chcete na veřejnosti držet důvěru své vlády, když první místopředseda vlády tímto způsobem plive na vašeho ministra zdravotnictví? Anebo neplive, nebo má pravdu, a jak potom vy můžete mít takového to ministra zdravotnictví? Podle mého názoru existují jenom dvě možnosti. Buď ve vaší vládě v historicky krátké době okamžitě skončí ministr zdravotnictví, nebo váš první místopředseda vlády a ministr financí, nebo odejdou oba. Situace, kdy by tam snad po těchto výrocích mohli oba dva zůstat, je naprosto komická a vy zesměšníte tuhle vládu nejenom před českou veřejností, ale i před celou Evropou. Já pevně doufám, že se dokážete vyjádřit ještě teď a v tuto chvíli, protože znovu opakuji, za 25 let českého parlamentarismu něco takového nemá obdobu! A já vás teď zapřísahám, jakkoliv jsem pro důvěru vaší vládě nehlasoval, abyste v zájmu posledních zbytků důvěry této vlády teď jako její předseda zaujal nějaké stanovisko a něco řekl! Chceteli, aby ještě příští týden vůbec byl někdo ochoten tu vládu vnímat jako relevantní orgán. Já v každém případě po rychlé poradě s panem kolegou Stanjurou avizuji, že na toto téma svolá opozice mimořádnou schůzi. Na této mimořádné schůzi budeme chtít vysvětlení a budeme se tím chtít zabývat. Ale jestli chcete alespoň zastavit tu průtrž nedůvěry, kterou váš pan první místopředseda vlády způsobil tímto prohlášením, tak teď něco řekněte a neseďte tady jako... neseďte tady, prosím, pane premiére, jako absolutní zbabělec. Teď se buď vyjádříte, anebo nejste premiér! Mám zde dvě přihlášky s přednostním právem. První je pan předseda Okamura a po něm je pan premiér Sobotka. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tak já si myslím, a říkám to tady na rovinu, ať si budete myslet cokoliv, že když tady pan premiér hovořil o závažnosti dnešních bodů v třetím čtení, tak já dovolím tvrdit, že toto je nejzávažnější bod. Protože pakliže dva členové vlády, jedni z nejvyšších činitelů v České republice, jeden druhému řekne, že zpronevěřil veřejné peníze a za to si postavil svoji nemovitost, svůj dům, tak to skutečně nemůžeme nechat bez komentáře. A je potřeba, a já vyzývám pana premiéra, aby se k tomu vyjádřil. Protože není možné toto zamést pod koberec. A to není, že opozice a koalice, pane premiére.

A jeden nebo druhý nemá pravdu. To je přece teď zcela zřejmé. Jeden nebo druhý. Teď je potřeba tedy říci, kdo nemá pravdu, a zjistit, a také co pan premiér udělá. Protože nyní je všechno rozhodnutí v rukách premiéra. Jak to vlastně bude. Pane premiére, já bych vás chtěl vyzvat ke konkrétní odpovědi, jaké budou v tomto případě vaše kroky, protože já jsem o té kauze podrobně nevěděl. Také se dozvídám postupně ty informace. Ony už tady kolovaly několik měsíců, že? A znovu říkám, není potřeba v tom případě doprojednávat třetí čtení, protože to je tak závažné, že na toto téma je potřeba se tomu velice podrobně a jasně věnovat. Pouze pro pořádek. Pan předseda Kalousek se hlásil s faktickou poznámkou, ale teď nejsou faktické poznámky, protože jsme mimo režim řádné rozpravy. Takže s přednostním právem pan premiér, po něm s přednostním právem pan předseda Kalousek a po něm s přednostním právem pan předseda Stanjura. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně a poslanci, mně už je to jasné skoro hodinu, že dneska už se dál nedostaneme z hlediska těch zákonů, které by dnes měly být projednány ve třetím čtení, a rozumím tomu, že se hodí jakákoliv záminka k tomu, aby se definitivně rozbourala tato probíhající schůze Poslanecké sněmovny. A na okraj toho, co zde řekl pan poslanec Kalousek. Já ty výroky ministra financí pokládám za naprosto nevhodné. Jsou to výroky, které jsou absolutně nekolegiální. Jestliže vláda má tvořit nějaký dělný celek, má tvořit nějaký tým, tak se jednotliví členové vlády takovým to způsobem na svoji adresu vyjadřovat nemohou. Nepochybně je to téma, které budeme řešit. Budeme ho řešit v rámci vládní koalice. Sejdou se představitelé vládní koalice a tímto tématem se budeme muset zabývat. Možná si vzpomněl na dobu, kdy seděl v Nečasově vládě a té vládě věřilo 11 % občanů. Ano, to byly zbytky důvěry. My jsme před deseti měsíci nastartovali nový projekt, jehož cílem je mimo jiné vrátit lidem v České republice důvěru v politiku. Pokusili jsme se sestavit novou vládu, novou koalici, která má dostatečnou většinu v Poslanecké sněmovně. Deset měsíců se snažíme napravovat chyby těch vlád, které tady byly před námi. V tuto chvíli má koalice za sebou řadu prosazených zákonů a řadu změn, které jsou vnímány občany naší země pozitivně. Naše vláda má silnou důvěru veřejnosti a já chci v tuto chvíli jasně říci, že sociální demokracie udělá všechno pro to, aby vláda ve prospěch občanů a ve prospěch řádného fungování země mohla pokračovat. Ale souhlasím s tím, že výroky ministra financí, které byly publikovány, zasluhují vysvětlení z jeho strany. Nemám nic proti tomu, aby se to vysvětlilo i tady na půdě Poslanecké sněmovny, protože pokud ministr financí chce někoho obvinit, měl by dát také na stůl důkazy a měl by v té věci také jednoznačně jednat. Samozřejmě ministr zdravotnictví má právo na to, aby se hájil a na tyto výroky ministra financí reagoval. Ale je to věc, kterou budeme projednávat na koaliční radě, bude to věc, o které se budeme bavit uvnitř vládní koalice, a takovýmto způsobem rozhodně nechci, aby se vláda navenek prezentovala. V těch uplynulých deseti měsících fungování vlády se nic takového nedělo. Stejným stylem bychom měli pokračovat.

Prostě k této situaci se v parlamentu a v zemi se skutečně vracet nebudeme. Naším cílem je splnit vládní program, dotáhnout ho do konce, protože jsme přesvědčeni o tom, že Česká republika potřebuje stabilitu, potřebuje funkční vládu. My jsme tady funkční demokratickou vládu, která by měla jasný mandát od občanů, hodně dlouho neměli. A je tady hodně věcí, které i po vás, pane poslanče Kalousku, musíme v České republice napravovat. A když tady mluvíte o pokleslosti politické kultury, já bych skutečně nechtěl připomínat, jak skončila vaše poslední vláda. Nechci připomínat eskapády z doby Topolánka a dalších představitelů, pana Řebíčka a dalších. To byla éra, která byla skutečně temnou érou pro naši zemi. Vy jste se na tom, pane poslanče Kalousku, velmi aktivně podílel. Čili ten výrok ministra financí pokládám za nevhodný a budeme o něm určitě mluvit v rámci koalice a nechci, aby takovým způsobem tato vláda České republiky, která se snaží lidem vrátit důvěru, v to, že je tady možné dělat normální, slušnou, pragmatickou, demokratickou politiku, tak nechci, aby takovým způsobem vystupovala. Děkuji. Vyskočila mi zde faktická poznámka od pana předsedy Fialy. Není možné formou faktické poznámky, pouze s přednostním právem.